Tímto jste tedy znovu otevřel rozpravu a já pouštím pana poslance Čípa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, rád bych zopakoval některé argumenty, které k tomuto tisku již v Poslanecké sněmovně v rámci diskuse zazněly.

Tyto dvě situace jsou zde uvedeny jako příklad vynucování práva a zajištění veřejné bezpečnosti. To jsou však pojmy, pod které bychom mohli zahrnout v podstatě jakoukoli policejní činnost. V celé Evropě se ctí zákaz nelidského zacházení a mučení. Nikdo si nedovolí, žádná země, o tomto zákazu pochybovat.

Děkuji, pokračujte prosím.

Záleží na vnitrostátní zákonné úpravě daného státu. Česká legislativa ovšem tyto střely nepovoluje. Děkuji. Není tomu tak. Pan ministr zřejmě chce závěrečné slovo. Já uzavírám rozpravu a dávám závěrečné slovo panu ministrovi. Prosím. Děkuji. Já jenom, protože jsem přesvědčen, že není důvod, aby Sněmovna tuto úpravu statutu nepřijala, tak jenom možná pro zopakování toho, co je podstatou věci. Aby to bylo jasné, že můžete s čistým svědomím pro to zvednout ruku, tak jenom řeknu, že se jedná o zákaz používání určitých typů munice, které způsobují mimořádné utrpení. Myslím si, že Česká republika patří k zemím, které takovéto věci dlouhodobě podporuje, protože se jedná o něco, co je humánní.

Ať je to letadlo, nebo je to třeba ten dav.

A to je obsah toho zakázat tuto munici s výjimku, kterou si chce ponechat i Česká republika, aby v případě takovýchto mimořádných událostí speciální jednotky mohly tento zvláštní typ munice používat.

Děkuji.